Jako prezident republiky bych rád k hledání takového elementárního konsenzu přispěl. Považuji to za zcela přirozené a za svůj prioritní úkol, právě proto, že nejsem spojený s žádnou ze stran, ani vládní, ani opoziční, a mým cílem je vykonávat úřad prezidenta nadstranicky a ve prospěch celé společnosti. Chci být prezidentem všech občanů, i těch, kteří mě nevolili a kteří jsou třeba právě naopak voliči některých z vašich stran. Považuji za společný úkol nás všech, kteří jsme v této zemi do politiky vstoupili, hledat konsenzus tam, kde to dává smysl a kde to dlouhodobé zájmy naší země vyžadují. Budu tlumit konflikty uvnitř naší společnosti a namísto nich vést věcný a otevřený dialog. Konsenzus politických stran na klíčových prioritách naší země totiž nebude možný, pokud bude v těchto otázkách silně rozdělená společnost a pokud někteří politici nebo aspiranti na vstup do politiky budou společnost dále záměrně rozdělovat.

Děkuji vám za pozornost.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní budeme pokračovat v našem jednání.

Nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

To je z mé strany vše.

Jako první vystoupí pan předseda Marek Výborný, poté se připraví paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.